Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Připraví se paní poslankyně Golasowská. Děkuji. A jenom na závěr bych chtěl říct, že situace abychom se nerozcházeli v tak negativní atmosféře vůbec není tak negativní, naopak.

A vidíte, že tu bramboračku, kterou jsme si tady nějakým způsobem uvařili, je potřeba ji nějakým způsobem rozklíčovat. Takže si myslím, že naopak by mělo být správné, a to vyzývám paní ministryni, aby dala dohromady tým rozumných lidí, kteří tomu opravdu rozumějí, nikoliv nějakých bossů, kteří nevědí úplně ten detail a nevědí ty souvislosti, tak aby se udělal s rozumnými lidmi rozumný návrh a rozumný zákon. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Děkuji.

Ještě jednou hezký podvečer, kolegyně, kolegové.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jsou to pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu pana poslance Sklenáka.

A dále vyšší podpora rodiny.

Tedy tímto se přihlašuji k těmto pozměňovacím návrhům.

Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji. Dovolte mi, abych se přihlásil jak k svému pozměňovacímu návrhu, tak k pozměňovacím návrhům ostatních kolegů z ODS. Předkládáme to jak pozměňovací návrhy k původnímu vládnímu návrhu novely zákona, tak ale i ke všem případným pozměňovacím návrhům, které by se měly stát základem dalšího projednání. Říkám to z hlediska procedurální jistoty.

Děkuji, pane místopředsedo. Já se také hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě.

Děkuji. Není.

Sociální výbor bude zasedat 3. února.